4.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr obrany pan Martin Stropnický. Pane ministře, prosím, máte slovo.

Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás stručně alespoň seznámil s hlavními cíli a změnami, které přináší návrh novely zákona č. 170/202 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, který vám byl rozeslán jako sněmovní tisk číslo 32. Rád bych podotkl, že návrh novely zde byl v prvním čtení představen ještě mým předchůdcem panem ministrem Pickem a schválila jej tedy ještě předchozí vláda. Nicméně chtěl bych podotknout, že se s tímto návrhem ztotožňuji a považuji jej za principiálně i věcně správný. Co je, aspoň ve stručnosti, cílem této novely. Za prvé zajistit spravedlivé a rovné postavení válečných veteránů, dále pak odstranit diskriminaci spočívající v odlišné délce nezbytného výkonu služby či účasti v misi a v segregaci civilních státních zaměstnanců, dále sjednocení podmínek pro získání statutu válečného veterána tak, aby byl zachován jeho vysoký morální kredit.

Odstranění diskriminace a rozšíření okruhu oprávněných osob i o zbývající příslušníky bezpečnostních sborů, to je dalším cílem této novely.

Nově tedy půjde i o vojáky z povolání, kteří vykonávají službu v MO, dosud paradoxně tam nebyli, a všichni příslušníci bezpečnostních sborů, tzn. příslušníci Hasičského záchranného sboru, Celní správy a dalších. Dále pak má novela za cíl odstranění diskriminace a rozšíření okruhu oprávněných osob i o skupinu civilních zaměstnanců státu. Civilní osoby jsou vystaveny obdobnému nebezpečí ohrožení, či dokonce ztráty života jako příslušníci ozbrojených sil a stávající právní úprava však tuto skutečnost nereflektuje.

Nově se tedy bude zákon vztahovat i na civilní osoby, tzn. státní občany České republiky, kteří budou jako zaměstnanci ministerstva, bezpečnostního sboru nebo některé jiné organizační složky státu plnit mimo území České republiky úkoly v některé z definovaných misí. Dále jde o zpřísnění a sjednocení podmínek pro získání statutu válečného veterána tak, aby byla zachována jeho morální hodnota. Zpřísnění je vedenou snahou o odstranění stávajícího nerovného stavu, kdy pro druhoválečné veterány, tedy zahraniční a domácí odboj, platí podmínka nejméně 90 dnů nepřetržité aktivní odbojové činnosti. Pro novodobé veterány stačilo dosud 30 dnů v místě ozbrojeného konfliktu nebo v mírové operaci. Nově dojde i k rozlišení misí dle míry jejich nebezpečnosti. Nově tedy výkon služby vyžadovaný nepřetržitě alespoň po dobu 90 dnů v zahraniční misi v místě ozbrojeného konfliktu nebo po dobu celkem alespoň 360 kalendářních dnů v jiných zahraničních misích, které se uskutečnily na základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem. Dojde také k zavedení institutu odstranění tvrdosti zákona pro výjimečné případy. To je třeba, když je mise předčasně ukončena zraněním vojáka apod. Dalším ustanovením je zavedení možnosti přijmout do domova pro válečné veterány i další osobu. Účelem je efektivní využití stávajících kapacit v případě nedostatečného obsazení. Pobyt v domově je v takovém případě poskytován za plnou úhradu. Ale v každém případě je válečný veterán vždy tím prioritním uchazečem o takové místo, takže v případě potřeby uvolnění lůžka pro veterána je možné jednostranně této další osobě ukončit pobyt v domově. Ještě závěrem pár dalších změn, a to je např. zakotvení ustanovení, dle něhož by ministerstvo mohlo v určitých případech poskytovat válečnému veteránovi pomoc při začleňování do občanského života či překonání tíživé sociální situace. Dále pak důsledné zavedení osob, které mohou s válečným veteránem čerpat některé benefity, tj. dosud pouze manžel nebo manželka, nově i druh, družka a registrovaní partneři nebo partnerky. Jak jsem již v úvodu svého vystoupení uvedl, jde především o zajištění spravedlivého postavení válečných veteránů. Chceme odstranit touto novelou jisté formy diskriminace, které umožňuje stávající právní norma, a navrhované změny přinesou spravedlivější systém, který nejenom sjednotí podmínky pro získání statutu válečného veterána, ale přispěje i k uchování a prohloubení jeho vysokého morálního kreditu.

Dovolte mi tedy závěrem poděkovat poslancům tohoto výboru za vstřícnost a konstruktivní jednání především s ohledem na zmíněné etické aspekty této novely. Děkuji vám. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a usnesení tohoto výboru nám bylo doručeno jako tisk 32/1.